Děkuji. Jedna omluva přišla nyní. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Na řadě je pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Dobrý den.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zareaguji na předřečníka.

A druhá věc je nechci se nikoho zastávat, ale pokud vím, tak generál Pavel, a to by vám tady asi řekli lidé z bezpečnostního výboru, ten nasazoval opravdu život. Takže pokud to tady někdo bude chtít upřesnit, budu rád, ale já si opravdu myslím, že on opravdu ten život nasazoval. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Máte slovo. Velice krátké doplnění, odpověď.

Pokračujeme ve faktických poznámkách.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že teď zazněla poměrně zajímavá informace ze strany předkladatelů návrhu ze strany pirátské, protože byla to strana pirátská, která tady navodila situaci, kdy aktivní politik se zřekl své nominace na státní vyznamenání. Já vás žádám, abyste stáhli návrhy na státní vyznamenání politických aktivistů. Politických aktivistů, kteří teď byli jednoznačně jako političtí aktivisté jedním vaším poslancem označeni. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní politicky a neměli by být oceňováni státním vyznamenáním do té doby, dokud jsou politicky aktivní. Přesně podle vašeho principu. Děkuji. Pan místopředseda Pikal je na řadě.

O nějakém nasazování života tam nezbytně nic není. Samozřejmě v té vojenské skupině se oceňují spíše lidé, kteří se vyznamenali ve vojenské oblasti, ať už se jedná o nějaké významné válečné činy nebo o nějaké činnosti v nějakých armádních strukturách.

Tak abychom si když tak uvědomili, kam patří které činy, co se ocenění týče. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.